Také děkuji. Mám zde tři faktické poznámky.

Pane poslanče, prosím. Vážení páni ministři, vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, velice oceňuji ten klidný a věcný tón, ve kterém probíhá tahle velmi důležitá debata. Vážím si paní předsedkyně Markéty Pekarové Adamové, prostřednictvím paní řídící schůze, ale přece jenom bych k tomu, co před chvílí řekla, něco dodal, nebo poznamenal.

Nezapomínejme stejně tak na velmi důležitá práva právě dětí, vnuků, těch, kteří žijí v tom manželství jako svazku muže a ženy a autenticky si váží tohoto svazku právě v této podobě. Ne všechno, co tady bylo dlouhou dobu, je špatné. Ne všechno je třeba za každou cenu inovovat a nahradit něčím novým. Takže jenom nabádám k takové větší opatrnosti v argumentaci a především v přemýšlení, abychom byli racionální. Děkuji moc za pozornost. Také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Haas. Paní poslankyně, prosím. Já děkuji za slovo.

Prostě tady se bavíme o tom manželství pro všechny. Ale je pravda, že tady bylo řečeno mým předřečníkem, že je připravená novela, kterou připravil pan poslanec Navrátil, prostřednictvím paní předsedající, plus další poslanci, která toto řeší. Protože jestliže máme tady manželství pro všechny, a říkám, tím, že jsem tu legislativu osm let dělala, tak my tady máme manželství pro všechny. A je tu ta legislativa. A ve své podstatě pouze upravuje to, že se něco rozšiřuje. Takže to, co by následovalo v tom druhém čtení, já si nedovedu představit, do všech kterých zákonů by to muselo zasáhnout, ať je to občan...

Já chápu obsah, co vy chcete, ale toto legislativně není dobře. Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, prosím.

A pro mě kompromis musí být o tom, že se potkají někde na průsečíku argumenty dvou stran a obě dvě názorové strany nějakého problému, který je řešen, ustoupí.

A já to budu zcela respektovat. Děkuju moc. Také děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Juchelka a připraví se paní předsedkyně Pekarová Adamová. Pane poslanče, prosím.

A abychom věděli, do kterých zákonů to bude samozřejmě zasahovat a bude to projednáváno.

Děkuju.

Děkuju. Děkuji.

Nejprve tedy budeme hlasovat o protinávrhu pana předsedy Jakoba na přerušení tohoto bodu na pět minut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pana předsedy Jakoba na přerušení na pět minut? Kdo je proti? Hlasování 116, přihlášeno 126 poslanců a poslankyň, pro 8, proti 62.